Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 245, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 79. Tento návrh byl zamítnut.

Tento návrh byl zamítnut. A přistoupíme k návrhu, který podal pan poslanec Faltýnek. Ten navrhuje, aby bod číslo 25, sněmovní tisk 504, prokazování původu majetku, byl dnes zařazen jako první bod po třetích čteních.

Kdo je proti návrhu?

Návrh byl zamítnut.

S návrhem byl vysloven souhlas.

Bod číslo 110. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Další variantní hlasování je... Eviduji žádost o vaše odhlášení. Požádám vás, abyste se opět přihlásili. Budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 110 byl zařazen 3. 5. jako třetí bod jednání.

Je to hlasování s pořadovým číslem 250, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 32, proti 69. Návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat, aby tento bod byl zařazen 4. 5. po bloku třetích čtení jako první pevně zařazený bod. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat návrh na změnu programu pana poslance Pavery, který navrhuje, aby bod číslo 66, což je zákon o vinohradnictví, byl zařazen 4. 5. jako první bod po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování a táži se...

Dobrá. Ukončím hlasování. Zákon o vinohradnictví jsme pevně zařadili, z toho důvodu je tento návrh nehlasovatelný.

Jako první pevně zařazený bod. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. A variantně o tomto bodu budeme hlasovat, aby byl zařazen na 4. 5. jako první bod za pevně zařazené body.

Návrh byl zamítnut.

Občanský soudní řád.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 255, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 77. Tento návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat variantně o těchto dvou bodech, aby byly zařazeny na dne 6. května jako třetí a čtvrtý bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 257, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 62, proti 77.